Teď tu mám bod číslo 2, a to je bod s názvem a to bych navrhl jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny Financování obnovy Ukrajiny je ten název protože Evropská komise zveřejnila, že se chystá založit fond solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny.

Za sebe můžu říct, že hnutí SPD odmítá, aby čeští občané dle návrhů Evropské unie financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové a která je na předních místech v žebříčku korupce. Hlavně ten problém je, proč chci zařadit tento bod, že už jsem vás k tomu vyzýval minulý týden. Proč o tom neinformujete veřejnost?

Proto to chci zařadit jako mimořádný bod s názvem Financování obnovy Ukrajiny, aby tady vládní představitelé zdůvodnili za a), proč to tají, a za druhé, proč s tím souhlasí. Protože Evropská komise podle toho, co víme, nyní pracuje na mechanismu, který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny, ale z peněz členských států Evropské unie. Tento instrument, který teď vymýšlí Evropská komise, by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky. Tento nový takzvaný ukrajinský fond by měl sloužit k financování investic a reforem schválených vládou v Kyjevě.

Přímo cituji z té zprávy. Takže do takové zkorumpované země vy chcete jako vláda dávat peníze ještě na dluh, peníze České republiky? Takže vy, místo abyste ty peníze, pakliže tedy nějaké peníze jsou, ale to má být opět na dluh, tak proč nepomůžete českým občanům?

Potřebujeme investovat především v naší republice.

My to vidíme, tohleto vaše politicky podvodné jednání. Vy se neumíte prostě postavit čelem nám, opozici. Už jsem opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu, ať jde se mnou do debaty. Vždyť jsme tady jenom dvě opoziční strany. Proč se bojí?

To je tedy úplně neuvěřitelné. To je vše.

Když mají maďarské občanství, tak tady samozřejmě nemají co dělat.

Obelhali jste lidi, proto to děláte potají a ničíte tady životy lidem v České republice.